Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Hájek, prosím, s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Kalousek.

Pan Kučera mě nezklamal, jako vždy. Hovořil tady o tom, že pan Babiš tuneluje pomocí Čepra. Samozřejmě musí proběhnout výběrové řízení. Transparentní výběrové řízení. A myslíte si, jako že v té komisi je Babiš?

Já s tím nemám problém. Oni to řídili na krajích.

Takže skutečně si myslím, že s tím není problém.

Kdo dělá, prosím vás, kdo schvaluje státní rozpočet? Nemá Sněmovna tu kontrolní funkci, aby v případě podezření, že z roku na rok je tam nějaký větší přesun peněz, nemohla zareagovat? Myslíte, že by pan Kalousek jako ministr financí nezareagoval v případě, že zjistí, že takové přesuny by tady byly? Já si myslím, že by skutečně zareagoval.

Tečka, děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Blažek. Děkuji. K té poslední větě, která tady zazněla, bych rád řekl, že investiční pobídky jsou odpuštění daní. Já jsem byl jmenován panem poslancem Faltýnkem, chci zareagovat. Ale když pan poslanec o tom chtěl mluvit, tak ano, já jsem skutečně farmě ovládané ministrem za stranu zelených Karlem Schwarzenbergem kdysi odpustil 4 milionů pokuty za prohřešek porušení rozpočtových pravidel úplně stejně, jako jsem to odpustil desítkám jiných farem a desítkám jiných obcí podle transparentního modelu, podle kterého dodnes postupuje Ministerstvo financí. To jsou pokuty za porušení rozpočtových pravidel, třeba že nebyl dodržen termín kolaudace. Každý starosta to zná. Ale nikdy jsem nikomu neodpustil ani korunu daně. Představa, že sám sobě bych si odpustil daně, které jsou dnes již v řádu miliard, v dobách, kdy jsem byl ministr financí, je představa z jiného světa. Představa, kterou by žádná veřejná diskuse žádného svobodného státu a žádná média nikdy nepřipustila. To je možné až teď.

Na prstech jedné ruky byste to spočítali. Děkuji a to byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní žádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

A řeknu proč a řeknu tři poznámky.

Já nevím, jestli tady je někdo z nás, kdo by tady na mikrofon potvrdil, že pan vicepremiér, ministr financí, není ve střetu zájmů, a to každodenně. Druhá věc.

Třetí a poslední poznámka. Víte, já nejsem zvyklý, abych personifikoval problémy, ale musím říct a připomenout, a už to tady i zaznělo, že váš předseda Andrej Babiš, současný předseda vašeho politického hnutí, ministr financí a první místopředseda vlády, se také velmi úspěšně účastnil budování českého kapitalismu se vším všudy, a tedy zejména s ostrými lokty.

Možná že ty informace, které tam jsou, by stály za to, abyste se aspoň jaksi zamysleli a tuto novelu zákona o střetu zájmů podpořili. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji.

Ano, samozřejmě, nikdo tady nemůže říct, dokonce ani kolegové z ANO, že pan ministr financí Babiš není každodenně v děsivém střetu zájmů, který také každodenně využívá. Ale to, že tomu tak je, to není odpovědnost primárně jeho, to je primárně odpovědnost pana předsedy vlády Sobotky, který mu ve své vládě nabídl místo ministra financí.

Takže vám, kolegové ze sociální demokracie, ten konflikt zájmů zase tak strašně nevadí. Děkuji, to byla zatím poslední faktická poznámka. Pan poslanec Petrtýl je další řádně přihlášený, zatím poslední do obecné rozpravy. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené dámy a pánové, sedím zde v Poslanecké sněmovně teprve druhý den a můžu vám upřímně říct, že se nestačím divit. Některé jevy, např. osočování a podobně, jsem, abych řekl pravdu, očekával. O užitku už ani nemluvím. Je zřejmé, že zde máme nějaký problém, že jedna strana se nemůže shodnout s druhou a zase naopak. Pak existují obyčejně pouze dvě možnosti buď se tato jednání ukončí a obě strany si jdou po svém, což my udělat nemůžeme, anebo se všichni zúčastnění pokusí dosáhnout dohody, která bude akceptovatelná pro obě dvě strany.